Naše vláda přijímá zákony. My neříkáme, že všechno, co navrhla opozice, že je to špatně. Objektivně i podle našich názorů.

A není podle Ústavy omezena v rozsahu svých pravomocí, ale má svou plnou legitimitu. A my samozřejmě nechceme vládnout v demisi. I když my budeme pracovat, pokud získáme důvěru, úplně stejně, jako pracujeme dnes. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Ano, my chceme získat důvěru Poslanecké sněmovny, ale my o tom intenzivně vyjednáváme.

A my jsme jasně po volbách něco řekli. Mohla vzniknout Sněmovna jiným způsobem, ale bohužel ty strany, které nás dneska kritizují, tak nechtěly s námi vyjednávat.

Určitě ně.

Ústavní soud připustil, že oproti vládě s plnou důvěrou je co do legitimity a politického oprávnění vláda v demisi v pozici odlišné, což nutně vede k nutnosti restriktivně a přísně nahlížet na pravomoc takové vlády a vydávat nařízení a jiné akty vládnutí, zejména pokud by nesly zásadní a nevratné důsledky. Ale my prosím vás neděláme zásadní a nevratné důsledky.

A zkuste si vzpomenout na to, jak vláda v demisi, ministr financí Vlastimil Tlustý odpustil dluhy, arbitráž Nomuře, za sto miliard.

Takže personální změny.

Takže tady zaznělo, že my děláme nějaké čistky. Zaprvé tradice tradičních politických stran jsou politické čistky. Politické. A my žádné politické čistky jsme nedělali.

My jako hnutí jsme nechtěli žádné náměstky si vyměňovat, jak byla tradice. Ale koalice nás k tomu donutila, my jsme vlastně dostali takové náměstkyúředníky, a tak to vzniklo.

Až praxe ukazuje, že je to skutečně problém. Ale já chci jenom říct, že co jsme my udělali? Takže zrušili jsme 11 míst politických náměstků.

Takže ta schůze, kde tedy zase budeme napadáni a zase bude nějaká demagogie, což mě moc mrzí, je skutečně, skutečně zbytečná.

Čistky na ministerstvech. Ale to bylo za vlády ODS. Čistkám na ministerstvech padlo za oběť po nástupu ODS už 20 náměstků.

Ale my to neděláme takhle. My k tomu nepřistupujeme politicky. My k tomu přistupujeme podle kvality lidí!

A co by se stalo, kdyby tam přišla ODS? A my to neděláme. Tak nemluvte o čistkách. Personální změny, ke kterým se dostanu, jsme dělali také na základě našich zkušeností.

A další změny mají přijít. Snad největší výměny zažila ministerstva školství a vnitra.